Považuji za důležité, abychom společně se zřizovateli opravdu pečlivě analyzovali demografickou a migrační situaci v jednotlivých regionech, ale samozřejmě předcházet tomu musí politická shoda na základě odborných argumentů. Já jsem se v pondělí vydal na Karlovarsko a navštívil jsem některé základní školy, debatoval jsem s řediteli základních a středních škol.

I já vám děkuji, pane ministře.

Děkuji vám.

Tím jsme vyčerpali celý kompletní seznam dnešních ústních interpelací tak, jak byly vylosovány v daném pořadí.